A to bude muset samozřejmě řešit každý, každý jeden student, který na těchto kolejích bydlí. A věřte mi, že tito studenti, kteří bydlí na vysokoškolských kolejích, skutečně nestudují jenom naoko, jak se snažil ministr financí prezentovat, když obhajoval zrušení slevy studenta. Kabinet Petra Fialy se rovněž rozhodl jít proti studentům při dohodách o provedení práce.

U dohod o provedení práce totiž zůstane zachován příjem bez pojištění u jednoho zaměstnavatele.

A to samozřejmě dopadne na vysokoškolské studenty, protože oni ta dépépéčka hodně v praxi využívají. A že tento krok uškodí i trhu práce obecně, je také zjevné. To, co dnes mladé také hodně trápí, je problematika bydlení, o tom už tady taky dnes padla řeč a byla tu vedena debata, je to problematika bydlení a nedostupnosti vlastnického bydlení a tady se musím opět zastavit u toho, že rušíte stavební spoření.

Stavební spoření umožňuje občanům už od mladého věku systematicky spořit a vytvářet si tak finanční prostředky pro nákup bydlení v budoucnu.

A nerozumím tomu, proč tedy tento fungující systém rušit. Relativní dostupnost tohoto produktu způsobila jeho celospolečenskou popularitu.

A to ještě si nejsem úplně jistý otázkou retroaktivity tohoto návrhu, ale to jsme se už několikrát přesvědčili, že s retroaktivitou si neděláte úplně moc starostí. Volnočasové aktivity. Sportoviště zdražila za posledních 18 měsíců často až o čtvrtinu a tento nárůst cen sportovišť dramaticky omezuje možnost mladých lidí sportovat, dokonce pro mnohé z nich, zejména pro mladé lidi, kteří pocházejí z ekonomicky slabších rodin, je přístup ke sportovištím prakticky nemožný. Tento krok povede k dalšímu snižování zájmů mladých lidí o sport, protože ho logicky dělá méně dostupný. Stejný dopad bude mít také zrušení daňového zvýhodnění benefitů.

Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkný večer. Vystřídali jsme se v řízení schůze. Já přečtu omluvu. A budeme pokračovat v obecné rozpravě. Jako další je připravena paní poslankyně Margita Balaštíková a připraví se pan poslanec Hubert Lang. Máte slovo, paní poslankyně. Dobrý večer, kolegyně a kolegové, já jsem samozřejmě nemohla předpokládat, kdy přijdu na řadu a domnívala jsem se, že třeba bude přítomen pan ministr zemědělství, protože moje slova by měla patřit především jemu, nicméně se obrátím i na pana ministra financí, protože on drží přece to pero, kterým škrtá ve všech těch ministerstvech. Vážené kolegyně a kolegové, konsolidační ozdravný balíček. Já jsem kdysi řekla, že z něho budeme každý druhý nemocný.